Ještě nějaký další návrh na přiřazení dalšímu výboru k projednání? Ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 19 bylo přihlášeno 129 přítomných, pro 43, proti 66. Či k hlasování? Nemám návrh.